Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si navrhnout pevné zařazení bodu 44, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách, sněmovní tisk 92, prvé čtení, a to na středu 12. února jako první bod odpoledne. Pan předseda Faltýnek. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych po dohodě s panem ministrem obrany požádal o vyřazení těchto bodů z návrhu pořadu 6. chůze Poslanecké sněmovny.

Nyní mám přihlášku pana poslance Grospiče, po ní pan předseda volební komise Kolovratník. Děkuji, pane předsedo.

Důvod je jednoduchý:

To je de facto identický návrh s tím, co přednesl pan poslanec Faltýnek, tzn. vyřadit bod 33, tisk 57.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych vás požádal o pevné zařazení následujících volebních bodů na pořad této schůze Poslanecké sněmovny. Jsou to body 61 Návrh na odvolání členů správní rady VZP, bod 62 Návrh odvolání členů dozorčí rady VZP, následně body 63 Návrh na volbu nových členů správní rady VZP, bod 64 Návrh na volbu nových členů dozorčí rady VZP, a konečně bod číslo 66 Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, plus před chvílí zařazený bod Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Je to z toho důvodu, aby volební komise poté během přestávky mohla provést součet výsledků a poté vás s nimi okamžitě seznámit. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Děkuji, pane předsedo.

Já jsem v návrhu pořadu schůze neseznal, že to bude jako první bod, nebylo to dokonce ani zařazeno a nevěděl jsem o tom do dnešních dopoledních hodin.

Dobrá.

Pan předseda Stanjura. Já mám dvě věci.

Považuji za rozumné, že vláda, jiná vláda, nová vláda stáhla...